Ale v tom případě pokud to ta organizace zjistí, tak by samozřejmě měla pomoc tady tomu konkrétnímu člověku úplně zastavit.

To znamená, že my jim důvěřujeme, že to dávají ve chvíli, kdy vědí, že pro ty lidi je to nutné, že v podstatě oni s nimi pracují. To není, že by jim to vydali, ale je to součást nějaké práce s nimi. A těm to jídlo prostě dáme, protože už je to třeba kategorie, kterou k žádné aktivitě nevybudíme, ale budeme rádi, nebo nechceme, aby nám umřeli hlady nebo jedli odpadky. Děkuji paní ministryni a zároveň se nabízím, že rád paní ministryni poskytnu informace o cenové hladině nejlevnějšího alkoholu. Prosím, paní poslankyně. Já děkuji za odpověď a ještě bych měla doplňující otázky. Za prvé bych chtěla paní ministryni říct, že určitě se těším na spolupráci a určitě ty podněty, které jsem tady vyjmenovala, MPSV určitě poskytnu.

Prosím paní ministryně, máte slovo.

A ty kontroly my po nich nechceme.

Předáme si ty informace, ale nevím, jak zrovna úřady práce tady do toho vidí, jestli skutečně mluvíme o stejném typu pomoci, protože přes úřady práce tohleto nejde.

Podklady pro mou interpelaci, se kterou jsem se chtěl obrátit na pana ministra Němečka, vycházejí z dopisu, který jsem dostal od pana premiéra, ve kterém je odpověď na moji interpelaci v této věci, ve věci letecké záchranné služby, z května letošního roku. V té odpovědi je několik odkazů na dobu za několik týdnů, nebo za dva tři měsíce. A já bych se býval rád zeptal pana ministra Němečka, jak tedy jsou tyto sliby dané panem premiérem plněny.

Přeji hodně úspěchů, pane poslanče, kéž tady pan ministr je přítomen. Pan poslanec Vladimír Koníček bude interpelovat v 29. interpelaci nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci zveřejňování SZÚ.

Když se podíváte na web Ministerstva financí, tak kapitola 398 Všeobecná pokladní zpráva, je zveřejněna.

Rozpočtový výbor ji projednal 8. června tohoto roku. Před dvěma lety jste slíbil, že Ministerstvo financí bude zákon dodržovat, a bohužel, neříkal jste pravdu. Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance ve věci vybavenosti. Vážený pane ministře, vaší pozornosti nemohly uniknout zprávy, o kterých nás již delší dobu informují nejen média, ale i samotní příslušníci policie, týkající se nepovedené zakázky na balistické vesty, problému s jejich počtem, praktickým využitím, kvalitou a podobně. Přitom právě na tomto místě o nedostatečné ochraně policistů, nevyhovující výstroji, výzbroji, platu a v některých případech i počtu padlo v minulosti hodně. Jistě máme všichni v paměti například vaše prohlášení po tragédii v Uherském Brodě nebo po teroristických útocích v Evropě, kdy jste deklaroval záměr zvýšit vybavenost a celkovou připravenost prvosledových jednotek policie. Realita je bohužel někde jinde, a proto bych se vás ráda zeptala, proč dosud neexistuje smysluplná, plnohodnotná koncepce výstroje a výzbroje policie, která by jasně identifikovala, co který útvar potřebuje pro ochranu policistů v terénu. Kde je slibovaná bílá kniha nebo skutečná koncepce policie, která by jasně určila mantinely pro její další směřování? Je přece nutné, aby bylo zřejmé, jaký druh balistické ochrany policista zařazený do toho kterého útvaru potřebuje, a v jakém počtu. Nebo by podle vás takový přehled nebyl ku prospěchu zjednodušení akvizičního procesu a k zajištění vyšší bezpečnosti? Vážený pane ministře, máte představu, do jaké míry funguje spolupráce vašeho rezortu s českými výrobci a třeba i s českými státními podniky, které spadají do oblasti zbrojního a bezpečnostního průmyslu? Měla jsem v poslední době možnost některé navštívit a bylo pro mě velmi milým překvapením, že v oblasti výzkumu a vývoje disponují řadou projektů využitelných bezpochyby i policií třeba právě v oblasti personální bezpečnosti, ale také v rámci takzvané ochrany měkkých cílů. Nedomníváte se, že by bylo potřebné spolupráci s těmito podniky rozvíjet nejen ze strany Ministerstva obrany, ale i ze strany Ministerstva vnitra, což by nesporně mělo oboustranný pozitivní efekt? Děkuji paní poslankyni.

Vážený nepřítomný pane ministře, interpeluji vás kvůli problému, se kterým se potýkají nemocnice v Ústeckém kraji. Dlouhodobě marně shánějí zdravotnický personál. Využívají všechny možnosti, jak ho k sobě nalákat. Město Kadaň například nabízí jednorázový příspěvek 100 tisíc, vyšší plat, úhradu dalšího vzdělávání a ubytování zdarma. Přesto nikdo nereaguje. Když se někdo například z Prahy najde, vzdá to poté, co si zkusí zoufalé dopravní spojení na R7 nebo D8. Nemocnice v Litoměřicích jde cestou vyhledávání budoucích lékařů přímo na univerzitách.